Tolik tedy omluvy. Chtěl bych vás informovat, že dnešní jednání kolegyně a kolegové, já prosím o klid. Prosím, usaďte se na svá místa. Dnešní jednání zahájíme bodem 189, což je návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny.

Pan předseda Sklenák. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já opravdu prosím o klid! Já také děkuji. Já si dovolím vznést návrh k pořadu schůze. Navrhuji na úterý 12. července jako první dva body zařadit zákony vrácené Senátem, konkrétně tisk 510/5, novela zákona o právu shromažďovacím, a tisk 555/7, návrh zákona o odpovědnosti za přestupky. Tyto dva body zařadit jako první a druhý bod na úterý 12. července.

Podle sněmovní legislativy není možné tento návrh na stejné schůzi opakovat.

Já si myslím, že v takovém případě bychom o těch bodech mohli hlasovat.

Ano, děkuji. Pokud tomu tak je, tak jsem přesvědčen, že tento návrh pana předsedy Sklenáka je hlasovatelný. Děkuji. Dále k pořadu schůze? Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Jedná se o vládní nařízení o opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Děkuji. Dále k pořadu schůze?

Zeptám se, zda o tom můžeme hlasovat jedním hlasováním, nebo zda je zde žádost o oddělené hlasování. Požaduje někdo oddělené hlasování? Dobrá.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jako třetí bod navrhuje pan předseda Sklenák tisk 841.

Pan poslanec Benda má pravdu, je to nový bod, to znamená, že musíme hlasovat o tom, že ho zařadíme do schůze.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.